Nejprve poprosím o stanoviska paní zpravodajky a paní ministryně.

Zahajuji hlasování o části Kdo je proti?

Poslanecká sněmovna konstatuje, že nelze akceptovat žádné rozhodnutí, které by bylo v rozporu se zásadami uvedenými v bodě I. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Dále v bodě III paní poslankyně navrhuje usnesení, že Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby požádala vládu Norského království o vysvětlení, proč čeští občané Denis a David Michalákovi dál zůstávají v pěstounské péči, zda se norské úřady zaobíraly či zaobírají možností požádat o spolupráci orgány České republiky a proč od sebe oba sourozenci byli a stále zůstávají oddělení. Ano, děkuji. Stanovisko?

Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Budeme hlasovat znovu, takže poprosím ještě jednou o stanoviska. Paní ministryně?

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Paní zpravodajka doporučuje, paní ministryně? Má neutrální stanovisko. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 66, přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro 88, proti 18. I tento návrh byl přijat. Dále budeme hlasovat o bodu V, v němž paní poslankyně, nebo Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby zvážila možnost podání mezistátní stížnosti na Norsko ve smyslu článku 33 Evropské smlouvy o ochraně lidských práv. Stanoviska prosím? Paní poslankyně? Paní ministryně? Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 67, přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro 80, proti 33. Návrh nebyl přijat.

Stanoviska prosím? Paní ministryně? Kladné, ale dívám se přitom na paní ministryni spravedlnosti, protože to opravdu není můj obor. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat.

Stanoviska prosím? Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat. Dále budeme hlasovat návrhy pod písm. B. Paní poslankyně Černochová má faktickou poznámku? Prosím, paní poslankyně. Já se omlouvám, pane místopředsedo, až teď jsem si všimla, že v té římské sedmičce je podle bodu 3 až 6 a vzhledem k tomu, že ta pětka neprošla, tak se to musí celé přečíslovat.

Beru to jako námitku paní poslankyně.

Zahajuji hlasování o legislativně technické připomínce paní poslankyně Černochové. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji vám za přijetí této legislativně technické připomínky.

Paní poslankyně s tím také souhlasí. Takže oba dva body pod písm. B, pokud nemá nikdo žádnou námitku, budeme hlasovat dohromady. Zahajuji hlasování... Pardon, ještě stanoviska. Považuji toto hlasování za zmatečné. Paní poslankyně doporučuje. Paní ministryně? Neutrální. Doběhne zmatečné hlasování.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Posledním návrhem, s kterým se musíme vyrovnat, je návrh pana poslance Bendla, ve kterém se říká prosím, parafrázuji, nemám písemně ten návrh usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby zajistila pro matku dětí institut diplomatické ochrany. Pan poslanec kývá. Paní ministryně? Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.